Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, vážené kolegyně a kolegové, já bych se ještě v krátkosti vyjádřil k tomuto vládnímu návrhu zákona nebo novely o státní službě. Já to považuji opravdu za krok k další politizaci státní služby, byť současná vládní koalice v minulosti volala po jejím odpolitizování.

Pokud je naším cílem zvyšovat odbornost pracovníků ve státní službě, je nutné, aby tato odborná praxe byla co nejvíc aktuální. Praxe absolvovaná například před dvaceti lety, kdy od té doby uchazeč v oboru nepracoval, rozhodně nemůže vyrovnat praxi v posledních třeba pěti letech, protože se věci samozřejmě od té doby výrazně mění. Návrh také nově zavádí pětileté funkční období pro některé funkce ve státní službě.

Sice stávající pracovníci budou mít možnost se do výběrových řízení opakovaně hlásit a o funkci se ucházet, ale je to tak, že někteří řídící pracovníci právě jmenovaní do funkce budou na pět let a někteří na dobu neurčitou.

Tahle podle mého názoru nešťastná formulace v tomto předloženém návrhu bude v praxi znamenat pouze navyšování počtu lidí ve státní službě, které bude stát platit.

Toto všechno povede k dalšímu rozšiřování počtu lidí ve státní službě a k nesmyslnému navyšování finančních nákladů na ně.

Proto podporujeme opoziční pozměňovací návrhy, které aspoň ty největší nedostatky řeší. Děkuji za pozornost. Děkuji za vaše vystoupení a vnímám, že se s přednostním právem hlásí paní zpravodajka. Je tomu tak? Ano. Prostor pro vaši reakci, prosím. Vážená paní předsedající, vzhledem k tomu, co tu ještě dneska zaznělo, a už je pouze poslední přihlášená, zaznělo tu také to, že se připravuje velká vládní novela zákona o státní službě.

Proto dávám návrh na zamítnutí tohoto zákona. Ano, návrh eviduji. Dobrý den, kolegyně a kolegové.

A já jsem se snažila tyhle lidi chránit a řekla jsem, že dokud já budu na kraji, tak se bude dodržovat zákon a nebude žádná manipulace s úředníky. Protože prostě odbornost je vždycky nad vším, nad jakoukoli politikou, nad tím ostatním. Mě to nezajímalo. A věřte mi, že si toho vážili.

A pak bych vám chtěla říct jeden příběh, který se mi tady stal.

A tohleto připravujete i těm lidem.

Děkuji za váš příspěvek, paní poslankyně.

Děkuji, paní místopředsedkyně. Milé kolegyně, milí kolegové, jenom tři taková rychlá zamyšlení.

Je spousta jiných profesí, které musí obhajovat svou činnost po šesti letech, po pěti letech a podobně. Druhá věc se týká výběrových komisí.

A třetí věc je, vaším prostřednictvím, paní místopředsedkyně, ke kolegyni Peštové. A to se domnívám, že není zrovna kritérium, které by nás mělo vést k tomu, jestli ten člověk má, nebo nemá postupovat, ale v tom, jak je schopný, a to se zpátky dostávám k výběrovému řízení. Nevidím opět důvod, proč, když musí stejný princip podstupovat jiné profese, proč by tomu tak nemohlo být i na ministerstvu. Děkuji, pane poslanče.